Takže nám se tady říká, že se ty věci dělat nebudou, ale ty věci se pak dělají. A ti policisté dneska mají strach, protože pan ministr udělal ještě pracovní skupinu na změnu zákona v rámci služebního poměru, a všichni se bojí, že se budou měnit výsluhy! A tak jak tady zaznělo, policisté nejsou a nebudou. A je vidět, že už dnes jich řada odchází.

Tím asi moje vstřícnost končí, proto já také nemůžu věřit této tabulce nebo této změně, protože jako člen komise Národního bezpečnostního úřadu, pane ministře financí, my jsme se dvakrát sešli.

Bylo to v rozsahu od 3 do poslouchejte pouze od 3 do 10 milionů korun, které potřeboval Národní bezpečnostní úřad, aby zajistil své základní funkce. Kolegové, kteří jsou i z pravé strany spektra, mi dají jistě za pravdu. A my jsme přijali doprovodné usnesení a bylo řečeno, že v této věci, která se nyní projednává, že se na to podíváte a že zkusíte to dofinancovat. Nemáme člověka, který v Bruselu v rámci našeho předsednictví zajišťuje určité bezpečnostní věci. Tři roky jsme se nedostali na zastupitelské úřady vykonávat určité dozorové věci, protože na to nemáme finanční prostředky.

Je tam jedna velká nula!

Je tam položka, už to hledám, navýšení prostředků na platy, bezpečnostní sbory, vojáci z povolání a tak dále, myšleno odměny, a částka je tam 2,7 miliardy.

Máte slovo.

Zároveň bych chtěl ale zareagovat na ctěnou kolegyni paní Janu Černochovou, protože se tady musím ohradit.

Je to přesně naopak, bojovali jsme za ně, a řekl bych docela, společně. Naopak se nám dařilo na to získávat finance, právě i na stabilizační příspěvky a podobně.

A to, že v průběhu roku od 1. září státní zaměstnanci dostali těch 10 % a policisté a hasiči si na ně musí počkat, byť to bylo předjednáno předtím, ale bylo by bývalo čestné to vzít jedním vrzem v uvozovkách, tak si na to prostě do ledna počkají.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem si tady rychle našel několik čísel, když jsem končil.

Dalším přihlášeným je pan ministr Stanjura.

A buď ta čísla jste spletl vy, nebo oni.